Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, vážené kolegyně a vážení kolegové, já navážu tam, kde jsem včera skončil. Chtěl bych představit svůj pozměňovací návrh k tomuto tisku.

Protože jsem si vědom toho, že Ministerstvo financí asi nebude úplně šťastné z tohoto pozměňovacího návrhu, tak jsem připravil dvě varianty. Jedna varianta je taková, že se dotýká i právnických i fyzických osob, to je taková všeobjímající, řekněme.

Takže děkuji za podporu těchto mých návrhů.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, nejprve velmi stručně k tomu zákonu jako celku. On má, řekněme, dvě části. Jedna, která je nekonfliktní a je na ní shoda napříč celou Sněmovnou, je část, která zjednodušuje elektronický výběr daní. To samozřejmě plně podporujeme. Podporujeme, aby vznikl jeden uživatelsky přívětivý portál, kde budou moci daňoví poplatníci platit všechny daně, a my navíc ještě tedy podporujeme, aby skrz to mohli platit i sociální pojištění, výhledově ideálně i zdravotní pojištění.

Druhá část je daleko problematičtější, a to je především jednorázové vylepšení bilance státního rozpočtu státu, a nejen státního rozpočtu, ale i rozpočtu dalších veřejných institucí, především tedy krajů a obcí, v úhrnu o 24 miliard korun na úkor našich firem. S tím skutečně nemůžeme souhlasit a to je asi i hlavní důvod, proč je ohledně toho tisku značná debata, značná kontroverze. Jeden pozměňovací návrh, který také podporuji, už představila včera paní kolegyně Kovářová z hnutí STAN, to znamená, aby k zachování toleranční lhůty u podání daňového tvrzení, což podpořil rozpočtový výbor na můj návrh a za což všem kolegům děkuji, přibylo i zachování této toleranční lhůty u zaplacení té daně.

A pokud je ten důvod zlepšení nějakých záloh a omezení zadržování vratek, tak skutečně ta cena 24 miliard korun na 15 dnů je prostě velmi vysoká a fakticky každý měsíc.

Dále předkládám pozměňovací návrh, který se věnuje problematice zajišťovacích příkazů a problematice odškodnění firem v případě, že se staly terčem nezákonného nebo nicotného zajišťovacího příkazu. Já navrhuji, aby v takovém případě měly nárok na dvojnásobný úrok proti úroku běžnému. Myslím si, že zvláště u zajišťovacích příkazů, které mají potenciál zlikvidovat fungující firmu, by měli být úředníci daňové správy extrémně obezřetní.

Ostatně dnes stát už vyplatil stovky milionů na úrocích z neoprávněných zajišťovacích příkazů. Prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, stejně tak prosím o podporu mého návrhu na zachování toleranční lhůty, kterou podpořil rozpočtový výbor. Děkuji za pozornost. Připraví se pan poslanec Tomáš Martínek. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pouze si povzdechnu, že je velká škoda, že nemůžeme říct, že tenhle návrh zlepšuje podnikatelské prostředí.